Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Po přerušení se dostáváme k hlasování o programu, tak jak byl přednesen pozměňovacími návrhy k programu.

Takže nejprve budeme hlasovat o žádosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové o pevném zařazení bodu číslo 60 schváleného pořadu, sněmovní tisk 84, zákon o zaměstnanosti, a to na středu 14. 5. jako třetí bod dopoledne. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 99, přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 36. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o vyhovění žádosti Zastupitelstva hlavního města Prahy vyřadit bod 28 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 115, zákon o regulaci prostituce z pořadu 8. schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro vyřazení návrhu zákona o regulaci prostituce ze schváleného pořadu schůze, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 101, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 33. Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 102, přihlášeno 140 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 3. I tento návrh byl přijat. Dále návrhy z pléna.

O tomto návrhu zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Opakuji znovu, o čem budeme hlasovat. Souhlasí, pane poslanče? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné a dávám slovo panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Nebo ne?

Prosím, pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Byl to ovšem předseda koaličního poslaneckého klubu, který navrhl hlasování po částech. My jako opozice, vstřícnost sama, jsme to podpořili, není důvod někomu nevyhovět. Ale pak je fakt zbytečné...